Tady bych jenom poznamenal, že Fialova vláda si letos odsouhlasila zvýšení platů politiků.

Vy jste si tady prohlasovali zvýšení platů politiků od letošního roku! Já jsem tady dokonce navrhl i zamrazení platů politiků na celé volební období, vy jste hlasovali proti a tento můj návrh jste mi zamítli!

To je neskutečné, co předvádí vaše vláda! A řekněme si, jaký to má tedy význam.

Ani jedno z toho však není pravda. Vládní balíček tím, že zdražuje život ve všech úrovních, v soukromé i podnikatelské sféře, je vysloveně proinflační. Tam, kde by se mělo, se nespoří. Ušetří se na potřebných lidech jen proto, aby vybrané peníze vláda mohla vyhodit jinde, takže úspornost je protimluv. Pochopitelně tahle zmatečná a škodlivá opatření nikdy nemohou veřejné finance konsolidovat a nikdo, ani vláda, to ve skutečnosti ani nečeká. Současná vláda rezignovala na řešení inflace i na další obrovské zadlužování republiky, a to za potlesku svých politiků a některých médií. Místo toho dále a potichu navyšujete další výdaje státního rozpočtu.

Nikdo se přece nepře o to, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit, v tom jsme ve shodě, a lišíme se jen v tom, kde šetřit. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun. Plýtvá, kam se podíváte. Ministerstva jsou jak děravý cedník, kde milion, desetimilion nehraje roli.

Samozřejmě to, co nás také zajímá, a už jsme o tom mluvili na tiskové konferenci, že budeme chtít vědět, kolik stála návštěva ukrajinského prezidenta Zelenského v České republice, protože vládní koalice, vaše vláda, Fialova vláda, mu dala k dispozici vládní letadlo, aby létal sem tam po Evropě. Přitom víme, že Ukrajina letadlo pro zahraniční létání má. Má!

A není to jenom o letadlu.

Ty náklady budou obrovské! A nás zajímá, kolik to stálo, ať si o tom bude každý občan myslet cokoliv. Necháme to vyhodnotit občany, tu informaci.

Pochopitelně.

Já se smát tomu rozhodně nebudu! Mně to připadá jako vážný dotaz, jakým způsobem vy používáte veřejné peníze.

To je předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová.

Slovo okrade je na místě, protože ty peníze nepotřebujete ve prospěch této země, ale ve prospěch cizích zájmů, a na to vy nemáte právo! Nikdo nikdy vám k tomu mandát nedal.

Měl byste oslovovat své kolegy a kolegyně, včetně mě, prostřednictvím předsedajícího.

Tak jsem rád, že vládní poslanci poslouchají můj projev.

Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí.

O našem návrhu na zamítnutí už se hlasovalo v prvním čtení, SPD podalo návrh na zamítnutí tohoto okradení důchodců a teď budeme v druhém čtení, takže my opět podáme v rozpravě návrh na zamítnutí, takže se o našem návrhu bude hlasovat.

Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr.